A důležité je, že tyto zvýšené výdaje státního rozpočtu nejsou rozhazovačností vlády, jak s oblibou tvrdíte, nejdou na něco, co se nedá dohledat, zvýšení schodku má v této situaci jasný a konkrétní smysl a cíl a jde na pomoc lidem. My tyto peníze dáváme lidem, aby si poradili s těmi současnými problémy. Současná krize dopadla na všechny, ale nejvíc zcela jednoznačně dopadá na ty, kteří jsou ohroženi, kteří potřebují pomocnou ruku, a od naší vlády se jim pomocné ruky dostává. Naše pomoc je převážně cílená a míří na ty, kteří ji skutečně potřebují.

Ale nejenom to, že pomáháme lidem a že se to snažíme dělat úsporně, my jsme taky hned v první verzi rozpočtu zmrazili platy úředníků, snížili jsme provozní výdaje státu tak, jak jsme to slibovali ve svém programovém prohlášení, a přitom jsme nezapomněli na platy zdravotníků, učitelů a ti dostali přidáno.

Provedli jsme tedy na jedné straně zmrazení platů úředníků, na druhé straně jsme přidali těm profesím, které to buďto potřebovaly, anebo si to zasloužily právě proto, že skutečně bojovaly, že skutečně bojovaly s covidem a byly na ně kladeny zvýšené nároky.

A zase si připomeňme čísla, data, fakta.

A podívejte se na výsledky a podívejte se na výsledky vaší vlády.

Ano, bylo nutné řešit kompenzace podnikatelům, bylo nutné obnovit důvěru lidí v zdravotní systém, v očkování, zajistili jsme, jak už jsem říkal, efektivní testování, a to všechno pomohlo. A to všechno jsme na rozdíl od předcházející vlády zvládli právě proto, že jsme rozhodovali odborně, kompetentně. Pan ministr Válek si vytvořil obrovský poradní tým skutečných expertů, nerozhodovali jsme chaoticky, nerozhodovali jsme podle průzkumu veřejného mínění, a proto, že jsme k tomu onemocnění přistoupili racionálně, bez snahy nahnat politické body, tak jsme tím naši společnost provedli tímto způsobem. A tady si opět můžete srovnat vaše výsledky a naše výsledky a můžeme si je srovnat na faktech tak, jak to dělám já. Vy jste tady vytáhl naše programové prohlášení a začal jste tam číst, co jsme ještě za devět měsíců nesplnili. Já jenom připomínám, že programové prohlášení máme na čtyři roky a máme ho promyšlené a máme i promyšlené, které kroky v které fázi uděláme, ale jednu věc, která byla důležitá, která naše voliče, občany, podnikatele nesmírně obtěžovala a štvala a která byla k ničemu, tu jsme dokázali udělat rychle a tento slib jsme splnili, takže jsme zrušili elektronickou evidenci tržeb.

Když si k tomu přidáte celkový náklad na straně státu za zhruba půl miliardy korun ročně a prakticky žádný výnos, tak je jasné, že to byla jenom obtěžující věc, která vůbec neměla žádný smysl a nebyl žádný důvod v EET pokračovat, nakonec vy sami jste EET zastavili s odůvodněním, že to obtěžuje, zatěžuje podnikatele v době covidu, tak my jsme splnili to, co jsme slíbili, a jsem rád, že to naše vláda udělala, naše vládní koalice a zrušili jsme EET. K dalším slibům se ještě dostanu, ale neměl bych pominout jeden faktor, který velmi významně ovlivnil naše vládnutí, který má zásadní vliv na to, co se děje dnes v České republice, co se děje v Evropě, má to vliv na náš každodenní život, a to je ruský vpád na Ukrajinu z února tohoto roku.

A já mohu říct a byla to velká výzva, byla to největší migrační vlna, jakou Evropa zažila od druhé světové války a já musím říct, že díky práci na všech frontách, nejenom ve vládě, ale v krajích, na obcích, v samosprávách, v neziskových organizacích a především díky obrovské solidaritě občanů, kterou obdivuje doslova celý svět a která nadále trvá, tak jsme to zvládli. Jak obrovská ta vlna byla, to nejlépe dokládají čísla.

A troufám si tvrdit a víme to i z každodenní zkušenosti, že na chodu státu se nic podstatného nezměnilo a že občané to na svých životech nijak negativně nepociťují. A proč ne?

A to je jasný úspěch způsobu, jakým jsme přistoupili k uprchlické vlně, ale nejenom to, příliv těchto pracovníků pomohl našemu trhu práce. Určitě víte, že si zaměstnavatelé už několik let stěžují, ba zoufají, že nemají dostatek zaměstnanců, a proto taky český trh práce tyto uprchlíky před válkou tak rychle a takovým skvělým způsobem absorboval. Znovu říkám, vyřešení uprchlické krize je nepochybně úspěchem naší vlády, nebylo to nic samozřejmého.